V následujících dnech se areál kompletně zajišťoval, ale munice nebyla odvezena. Starosta zdůraznil, že v posledních týdnech si všichni občané prožili těžké chvíle. Starosta podotkl, že nikoho z nás tady nechce poučovat. Žádal však, abychom se společně zamysleli nad tím, jak k této situaci došlo a jaké chyby zde stát při jejím řešení udělal. Připomněl nám, že munici ve skladech v majetku státu skladovaly soukromé firmy. To však stát nezbavuje povinnosti zabezpečit ochranu života, zdraví a majetku nás občanů. O těchto událostech byl pan starosta přesvědčen, že musí existovat jasné předpisy pro postup státu v podobných případech. Dále musí být stanovena přísná pravidla provozu takovýchto objektů, která musí i soukromé subjekty bezpodmínečně dodržovat, a stát dodržování těchto pravidel aktivně kontrolovat a vynucovat. Propříště již nelze čekat na výbuch a pak být zaskočen.

Je to pane předsedající.

Prosím o novou registraci. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a zeptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.

Já prosím o klid ve sněmovně.

Starosta nás proto požádal, aby vláda zajistila objektivní, pečlivé a rychlé vyšetření tohoto zločinu. Oč vlastně přišel žádat, vysvětloval nám.

Chtěl rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá.

Svátky tedy, obával se, prožijí občané obce ve strachu a je nepochybné, že si zaslouží občané nějakou omluvu. Přivítal proto slova pana ministra financí, že občanům z dotčených obcí náleží odškodné.

To znamená jasná bezpečnostní koncepce státu i v oblasti skladování munice, transparentní právní základ, dodržování a vynucování stanovených pravidel, účinná kontrola ze strany odpovědných orgánů států a potrestání viníků v případě zjištění pochybení.

Vyjádřil připravenost spolu se svými kolegy starosty z okolních obcí se státem, vládou, ale i s námi, členy parlamentu, maximálně spolupracovat, aby se něco podobného již nikdy opakovat nemohlo.

Že tyto řeči vyvolaly poměrně živou odezvu, a že svolání mimořádné schůze bylo zcela namístě na rozdíl od vašeho dnešního důvodu pak dokládají reakce některých z vás, vážené dámy a vážení pánové.

Ocitoval nám dvě věci a žádal odpověď. Vedle úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovali zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevírali bedny si vybírali zboží. A další otázku položil na téma, že přímo z Vojenského technického ústavu pronikly informace, že bylo ohroženo území do vzdálenosti padesáti kilometrů od výbuchu.

Takové otázky padají na mimořádné schůzi, a proto je potřeba také pro tyto věci, mimořádné schůze svolávat.